My jsme chtěli postupovat konstruktivně, prohlasovali jsme s vámi návrh, aby se prodloužilo jednání o hodinu. Tak prosím nechte lidi, aby řekli své názory, protože to bude obrovský precedens.

Prosím, aby už Sněmovna z hlediska vedení začala fungovat. A skutečně, přihlaste se všichni znova.

To jsem neučinil. Jakkoliv mohu, tak jsem to neučinil. Prosím, abyste nepoužívali obvinění, která nejsou pravdivá. S řádnou přihláškou pan poslanec Bendl, potom pan poslanec Kučera. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A úmyslně tady říkám, že nebudu navrhovat žádné usnesení. Je na vašem zvážení, zdali mi odeberete slovo. Pak se já mohu bránit pouze tím, že se obrátím na příslušné orgány tak, aby případné věci učinily nějaké konkrétní rozhodnutí. Buď mi seberete slovo, anebo vám říkám, že nic navrhovat nebudu. Děkuju za upozornění, pane předsedající.

Například obce, nebo resp. ti, kteří se budou pohybovat v oblasti komunálních odpadů, nebudou vědět, co to je, když se řekne, že původci produkují odpad podobný komunálnímu odpadu.

V těchhle kategoriích, až dojde na lámání chleba a nařídíte obcím takovéto povinnosti, pokud projde tento pozměňovací návrh, takovéto povinnosti nařídíte, bude to znamenat jistý právní chaos, za který ponese odpovědnost každý, kdo tady pro to zvedne ruku. Pominu legrační pozměňovací návrhy, jako že Ministerstvo zemědělství spolupracuje na tvorbě prováděcích právních předpisů. To mám pocit, že je samozřejmost. Možná tím předkladatel chtěl spíš ukázat, že Ministerstvo zemědělství a životního prostředí v tomto ohledu spolu příliš nekomunikují, což bylo vidět v některých pozměňovacích návrzích právě na téma biologicky rozložitelný odpad, protože ten se produkuje právě nejvíc v oblasti zemědělské výroby jako takové. Tolik za sebe. Děkuji za pozornost.

Já bych chtěl opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv. Dovolte mi připomenout, že v poměrně jednoduché senátní novele zákona o odpadech byla ve druhém čtení načtena formou poslaneckých pozměňovacích návrhů zásadní změna, a to zejména povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad a také zákaz skládkování spalitelných odpadů. Proč se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo jít touto cestou? Proč není tak zásadní změna zákona projednána jako vládní návrh zákona s řádným meziresortním připomínkovým řízením? Výmluvy na Evropskou unii nejsou pravdivé. Navíc mi do dnešního dne ještě nikdo neodpověděl, proč v zákazu skládkování jdeme opět nad rámec požadavků Evropské unie. Zákaz skládkování spalitelných odpadů totiž v evropských směrnicích není. Pokud by Česká republika chtěla být hodně přísná, a já bych s tím i souhlasil, tak by mohla například zakázat skládkování biologicky rozložitelných odpadů. Slyšel jsem celou řadu poslanců, a to zejména i z koaličních řad, kteří kritizovali zákony, které jsou přísnější než požadavky evropské směrnice a zbytečně tak ztěžují život občanům, obcím i firmám. Proč tedy dnes schvalujeme novelu zákona o odpadech, zakazujeme skládkování, když to Evropská unie nevyžaduje? Bohužel ta odpověď se začne nabízet. Tento návrh už delší dobu v Evropské unii neúspěšně prosazuje lobby spalovacích firem. Není divu. Pozměňovací návrh totiž znamená, že zákon přikáže městům a krajům, aby teplárenským společnostem musely dát zakázky na likvidaci odpadů. Opravdu to chceme? Aniž bychom věděli, kolik to bude stát naše občany, naše obce? Opravdu chceme jít nad rámec evropské směrnice a dát zakázku teplárnám? Uvědomujete si, vážené poslankyně a vážení poslanci, že na zákaz skládkování využitelných, tedy spalitelných odpadů nebyla dokonce provedena ani analýza ekonomických dopadů tohoto opatření, tzv. RIA? Jsem přesvědčen, že to byl záměr. Je komické, že to asi nevadí ani ministru Babišovi, který údajně hledá každou korunu.

Ví někdo tady v jednacím sále, kolik to vše bude stát?

Klub TOP 09 a Starostové pozměňovací návrhy, které jdou proti našim občanům, našim obcím a nad rámec evropské směrnice, nepodpoří. Pevně věřím, že se tak rozhodnou i další poslanecké kluby. Takto zásadní změny musí být součástí komplexní novely zákona o odpadech, kterou má Ministerstvo životního prostředí připravenu na podzim tohoto roku. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Jenom prosím, jak jste návrh načetl, jsem přesvědčen, že není hlasovatelný.

Navrhuji vrácení zákona do druhého čtení.